Neměl velký nákup.

No a vlastní zeleninu nemáme, protože zkrátka po revoluci nám říkala ODS, že všechno dovezeme. Prý s ní vláda nepočítala, a proto nemáme tolik peněz, aby mohla dodržet zákonnou valorizaci. S inflací. Samozřejmě nesmysl. Říkáte, my jsme s tím nepočítali, tak vám dáme méně. Ale komu mají dát méně oni lidé, kteří už si většinou nemohou přivydělat nebo přidat směnu navíc, aby vyžili?